Vy tady říkáte, že to je chyba systému. I v našem Děčínu máme stovky členů, příslušníků rodin, kde jsou minimálně dvě generace dětí, rodičů a lidí, kteří nepracují. A ano, to je možná jediná chyba v systému, že máme štědrý sociální systém pro lidi, kteří si to nedovolí (?).

A to, že jsou i neziskové organizace, které těmto lidem radí, jak mají čerpat všechny dávky, to je prostě realita. Vy možná občas přijedete do vyloučených lokalit. Byli jsme společně ve Varnsdorfu předloňský rok. A jak to probíhalo?

A je to černá cesta do pekel, protože neustále je to problém, který bude narůstat. Já se nechci dožít toho, že se jednou dostaneme do situace, jaká je ve Francii, jaká je v západní Evropě v jiných lokalitách, kde máme obdobné problémy s určitými skupinami lidí.

Já vám nevyčítám to, že vy se tomu věnujete.

Opravdu nevíte, ta realita je úplně jiná. Chceme i prodloužit lhůtu a chceme, abyste o tom diskutovali ve výboru.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co je sociálně vyloučenou lokalitou?

Zažila jsem nezaměstnanost 18 %, o kriminalitě a vyplacených dávkách to jsme byli někde na špici v republice.

Co můžete udělat pro to, aby ten člověk zůstal, je odpovědět si na základní otázku: má práci, má kde bydlet, může vychovat děti, má zabezpečené určité sociální podmínky?

Pojďme to řešit.

Děkuji za pozornost.

Znovu řeknu, my nepopíráme existenci toho problému.

Já se jenom snažím znovu a znovu říci, že škrty pera v zákonech to nevyřeší. To jsme udělali. Jediné, na co apeluji, abychom ve své snaze něco změnit nezapomněli, že nesmíme za prvé házet do jednoho pytle, protože prostě stejně jako jsou dobří a špatní úředníci, tak jsou lidé, kteří žádají právem, a lidé, kteří nežádají právem.

Takže to jenom shrnu.

To bude prostě dlouhá práce celé naší společnosti.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tímto tedy maximálně jako můžete šetřit nějaké veřejné peníze, teoreticky.